Dámy a pánové, tak vypadá v praxi obrana českých zájmů v Bruselu, o které se například členové předchozí i současné vládní koalice s nepochopitelným ostychem bojí pochlubit. Takto ostudně pošlapává české národní zájmy koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Zavedení institutu evropského žalobce ale do budoucna znamená konec skutečné nezávislosti českých státních zástupců a jejich podřízení evropskému úřadu evropského žalobce. Kupodivu tato skutečná ztráta nezávislosti téměř nikým nehne. Zavedení institutu evropského žalobce v České republice je skutečným faktickým útokem na suverenitu české nezávislé justice. Ostatně to, aby evropský žalobce byl skutečně loajální ke svému zaměstnavateli v Bruselu, má zajišťovat i mnou zmíněný plat, který je vyšší než plat prezidenta, vyšší než plat jakéhokoliv českého ústavního činitele. Chápu pohnutky mnohých kolegů tady ve Sněmovně i v Bruselu, že chtějí evropský superstát, ale měli by vědět, že stále platí český trestní zákon, který říká, že ten, kdo má v úmyslu zničit samostatnost České republiky, ač je pověřen zastupovat Českou republiku anebo jinak chránit zájmy České republiky, a zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku, se dopouští trestného činu zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace a měl by být potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let. V tomto ohledu proto upozorňuji, že prosazovat a hlasovat pro takové návrhy je nejen morální vlastizrada, ale zřejmě také faktický trestný čin, i když zjevně jen do té doby, než českou justici ovládne Brusel. Ty, kteří chtějí upřímně hájit zájem České republiky a jejích občanů, prosím, nehlasujte, stejně jako SPD, pro tento zákon. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Jako další je přihlášen s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvenkou. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Já samozřejmě respektuji některé politické výroky, které směřují vůči ostatním politickým stranám, jak to tady předvedl kolega místopředseda Okamura, ale podotýkám, že si nesmí plést pojmy s dojmy. Protože já jsem nikdy neřekl, že budu podporovat tento institut.

Myslím, že jsem to řekl dávno předtím, než on vůbec k této věci vystoupil. Děkuji vám. Také děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek, poté je s faktickou poznámkou přihlášen pan místopředseda Okamura. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že už nám zbývá pouze sedm minut do ukončení tohoto bodu a myslím si, že by bylo vhodné, aby Poslanecká sněmovna skončila dnešní zasedání a uzavřela tento tisk, nebude už žádné hlasování, jde pouze o načtení pozměňovacích návrhů, tak bych chtěl navrhnout, abychom dokončili tento bod i po 19. hodině, pokud na to přijde. Děkuji. To je procedurální návrh.

Pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo. Já se připojuji k návrhu pana předsedy Michálka. Poprosil bych, abychom skutečně projednali tento bod po 19. hodině. Děkuji. Tím máme podporu dvou klubů. Je zde žádost o odhlášení, takže já vás ohlásím, svolám kolegy do sálu a budeme procedurálně hlasovat, až se nám ustálí počet přítomných.

Je zde navrženo, abychom dokončili projednávání tohoto bodu po 19. hodině a poté ukončili dnešní jednací den. Myslím, že je jasné, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 52.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat, takže budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu i po 19. hodině a po něm ukončíme dnešní jednací den. Budeme pokračovat v otevřené rozpravě a nyní prosím s faktickou poznámkou místopředsedu Okamuru. Já jenom aby to bylo férové, tak děkuji za to upřesnění od pana místopředsedy Filipa.

Také děkuji. To jsou v tuto chvíli veškeré faktické poznámky a nyní prosím zpravodaje pana poslance Výborného do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný.

To je velmi nereálné, notabene část tohoto zákona měla nabýt účinnosti už, nepletuli se, 6. července 2019, to jsme dokonce už tedy prošvihli.

Jednak dělená účinnost už postrádá jakékoliv opodstatnění, to jsme se domnívali, že to skutečně do července stihneme projednat a schválit včetně horní komory a pana prezidenta, a podle sdělení Ministerstva spravedlnosti není také nezbytná nějaká další legisvakanční lhůta, proto tedy první den následující po dni jeho vyhlášení. Děkuji a poprosím kolegy, abychom zachovali do konce jednání klid. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není, v tom případě se posuneme do podrobné rozpravy, kterou tímto zahajuji. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako prvního zvu do podrobné rozpravy pana poslance Výborného. Děkuji. Také děkuji.